Souhlasím, že pokud to bude tam, kde to bude prokazatelné, jasné, tak tam prostě musí být jasný, řekněme, důsledný postup.